Připraví se pan poslanec Valenta. Vážený pane premiére, prý teď budete rozhodovat o všech dotacích, o tom, které projekty si podporu zaslouží a na které už peníze nezbudou. Píše a říká se to na vašich sociálních sítích. Rozumím tomu správně, že starostové z ANO, kteří mají vaše telefonní číslo, dostanou dotaci snáz, protože vám prostě zavolají? A ostatní starostové, kteří ke smůle svých obcí patří k jiné straně, nedostanou nic? Vzniknou tedy dvě kategorie obcí. Ty, které povedou vaši spolustraníci, a ty, které budou mít v čele někoho jiného. Ty první budou mít dotace, ty druhé nikoliv. Pane premiére, uvědomujete si vůbec, jaký vzkaz vysíláte obcím a městům? Kdo se státostranou zadobře není, ten má smůlu. Tento model jsme tu už měli, vzpomínáte si? Já ano a vracet se tam rozhodně nechci. Pokud chcete skutečně udělat něco pro samosprávy, navyšte jim podíl na výnosu sdílených daní. Tím jim pomůžete, a to všem obcím a všem městům. Ale rozhodně byste se neměl z pozice premiéra míchat do rozhodování o jednotlivých projektech a o jednotlivých dotacích pro obce a města. Nebo snad chcete zasahovat a ovlivňovat dotační řízení a k tomuto ovlivňování bude stačit jeden telefonický hovor? Děkuji za odpověď.

Ale jsem strašně rád, že jedině kampaň hnutí ANO do komunálních voleb všechny zaujala.

A jsem tady pro všechny! Ve vaší obci Tam jste se přišla taky představit, ano, tak nevím. Mě to ani nezajímá. Vypadá hrozně.

Tak neříkejte nesmysly!

Takže je nesmysl, že by to mělo být nějaké diskriminační. Stejná pro všechny.

Ale já jsem nikdy o dotacích nerozhodoval, ani nebudu, vy to dobře víte. A nechápu, proč takhle vystupujete. Vy dobře víte, že i ty dotace na těch 150 obcí kolem Prahy, co vám Kalousek nikdy nechtěl dát peníze, tak já jsem to udělal jako ministr financí. A bylo to objektivní. Vždycky je to objektivní. Mě nezajímá nějaká stranická příslušnost. Všichni máme stejná pravidla a my to dodržujeme.

Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem ráda, že jste řekl, že nebudete ovlivňovat žádné dotační řízení. To zařídila Poslanecká sněmovna na základě rozhodnutí rozpočtového výboru na náš návrh. Panu poslanci Farskému jste nadával za to, že nebyl schopen zařídit školku a že vy to v těch Semilech zařídíte. Z dotačního titulu, který jsme navýšili my v Poslanecké sněmovně hlasy všech ostatních klubů kromě hlasů ANO. Takže prosím pěkně, kdo tady hovoří o nesmyslech?

A jestli tu dotaci dostane, já nevím, já se o to nestarám.

Ale chápu, že děláte kampaň, ale myslím, čísla, že kdo si to chce přečíst, tak si to může přečíst na webu, co jsem udělal jako ministr financí. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, Polsko v nedávných dnech vyčíslilo Německu škody, které mu byly způsobeny druhou světovou válkou.

Polská komise již začala připravovat podklady pro jeho faktické vymáhání.

Ptám se vás: A co na to Česká republika?